Co se týká snímání tibetských vlajek. Podle toho, jak jsem ještě včera hovořil s policejním prezidentem, oni tvrdí, že ty čtyři nebo pět případů, které byly zaznamenány, jsou schopni doložit a dokázat, proč se tak dělo.

Z mého pohledu platí stále to samé. Já jsem přesvědčen o tom, že policie neselhala, že ta opatření byla velmi rozsáhlá. Podobná opatření jste mohli zaznamenávat při návštěvě politiků Spojených států, Ruska a dalších, tzn. ta opatření byla podobně rozsáhlá.

A uvidíte sami, že ta opatření a uzavírky byly velmi obdobné, a dokonce bych řekl, že v některých případech v minulosti byly ještě rozsáhlejší. Můj závěr. Policie jako celek neselhala. Chci policii poděkovat za práci, kterou odvedla. Každý den bylo v ulicích více než tisíc policistů.

Pokud bude dohledán konkrétní viník, tak je potřeba ho označit a potrestat. Nechci zametat pod koberec žádný z těch případů, o kterém jste hovořila, ale uvědomme si prosím, že konstatace špatné práce policie nebo jejích excesů nebo snaha policii stavět jakoby proti vlastnímu národu znamená, že každý jeden konkrétní policista to vztahuje na sebe. To není směrem k vám, paní kolegyně. Vy jste se toho teď samozřejmě, nechci říct, nedopustila. Ale moc prosím, abychom policii vždycky dali šanci ty věci vysvětlit.

Děkuji. Paní poslankyně položí doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Znamená to tedy, že potvrdíte program té schůze a budeme v ní moci vystupovat. Druhá věc, kterou chci říct, je, že nezpochybňuji roli policie. Já chápu, jak je to složité. Na druhou stranu je naším úkolem upozornit na to, co není v pořádku.

Děkuji a poprosím pana ministra o reakci.

Myslím, že všichni potřebujeme policisty, aby byli ochotni a schopni bojovat za tento stát se zločinem, aby cítili elementární oporu tohoto státu. To ovšem neznamená, že každý takový jeden, který pochybí, bude potrestán.

A tam si stojím za tím, že policisté pochybili, a nerozporuje to ani policejní prezident. Děkuji. A nyní dávám slovo panu poslanci Kalouskovi, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra vnitra. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Kdo konkrétně o tom rozhodl.

A jestliže dnes na tiskové konferenci říkal pan policejní prezident, že už to v tu chvíli nebylo aktuální, neboť svolavatelé určili jiné místo, tak to byla zcela vědomá lež.

Ne že někdo někde v komisi. Kdo konkrétně rozhodl, jaké riziko, kdo to vyhodnotil a proč. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.